Jsme přesvědčeni o tom, že k novele zákona o státní službě je nutné souhlasné stanovisko Evropské komise. Jsme přesvědčeni o tom, že je k tomu nutné souhlasné stanovisko protikorupčních organizací, a to jak na projednání, jakým způsobem se v současné chvíli zákon o státní službě projednává, tak i s obsahem.

To, co se nám nelíbí v tom návrhu, je to, že se ruší odborní náměstci, budou političtí náměstci, že se mění ta struktura, že se zdvojuje. A chci říct, že dnes na ministerstvu je to tak, že máme náměstka a máme ředitele odboru. Nově budeme mít náměstka, ředitele sekce a ředitele odboru, aby si to všichni uvědomili.

Mrzí mě, že tady například právě nebyl ministr pro legislativu, ráda bych i jeho vyjádření. Děkuji vám. Já vám také děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Velmi stručně. Všichni jsme slyšeli debatu, spoustu otázek, málo odpovědí. Za klub ANO navrhuji prodloužení lhůty na 90 dnů, protože si myslím, že ten poslanecký návrh vyžaduje podrobnou debatu. Děkuji, váš návrh jsem zaregistroval.

Děkuji, pane předsedající.

Dnes zazněly další dva návrhy, a to na zkrácení lhůty pro projednávání na 30 dnů a na prodloužení lhůty pro projednávání na 90 dnů. Já vám děkuji.

Nyní tedy budeme pokračovat a dám hlasovat o jednotlivých návrzích.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom tento návrh vrátili k přepracování? Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Vzhledem k tomu, že tento návrh byl zamítnut, tak se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Nevidím, v tom případě dám hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 38, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro návrh 150, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Prosím, paní zpravodajka. Máte slovo. Děkuji.

Děkuji. Je tady ještě nějaký další návrh? Nevidím, v tom případě dám hlasovat. Kdo je pro, aby tento tisk byl přikázán ještě výboru pro regionální správu a veřejný rozvoj? Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Dále zde zazněly dva návrhy na prodloužení a zkrácení lhůty na projednání. Nejprve tedy dám hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby lhůta na projednání byla prodloužena na 90 dnů.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 40, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro návrh 69, proti 79. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Nyní dám hlasovat o zkrácení lhůty. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby lhůta na projednávání tohoto tisku byla zkrácena o 30 dnů, tedy na 30 dnů? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, a zkrátili jsme lhůtu na projednání na 30 dnů. Přečtu omluvu. Dnes mezi dvanáctou a třináctou z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Zuzana Ožanová.